A druhá věc. Já tady vítám, že tady zaznělo, že v podstatě vláda nekompromisně a statečně hájila navzdory Bruselu zájmy českých majitelů obnovitelných zdrojů energie. Jsem rád, že vláda to evidentně umí, a doufám, že stejně neochvějně navzdory Bruselu statečně bude hájit zájmy všech občanů v tom, co nám sem Brusel hrne, ať už se to týká imigrační krize, nebo třeba zbraňové legislativy. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zazněl tady návrh na stažení tohoto zákona. To je samozřejmě teoreticky možné. Problém je v tom, že když půjdeme celou cestou zákona od předložení vládě do jeho schválení, tak nám to bude trvat tak zhruba rok.

Proto bych poprosil spíše o návrat do druhého čtení, kde se dá dosáhnout podobného výsledku. Děkuji. Připraví se předseda klubu TOP 09 pan poslanec Laudát.

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych jen v krátkosti prostřednictvím paní předsedající vyvrátit některé historické nepravdy, které tady zazněly, a omlouvám se za exkurzi do minulosti ani ne do minulosti minulých vlád, ale schvalování například služebního zákona.

Rád bych připomněl, že tento služební zákon opravdu v § 2 nepočítal s tím, že předsedkyně regulačního úřadu bude podřízena služebnímu zákonu.

No nic moc. Tam žádná ingerence vlády do rozhodování tohoto nezávislého regulátora není. Vláda, případně vládou pověřený člen vlády by řešil otázky služebních cest, služebního hodnocení a standardní operativy, ale neměl by právo zasahovat do nezávislého rozhodování tohoto úřadu. Jediný problém, který tady pravděpodobně je v této době, je ten, že paní předsedkyně je obžalována z úmyslného trestného činu. A znovu říkám, vycházím z informací z médií.

To není čistě jenom o solárním byznyse. Já bych si opravdu, dámy a pánové, vyprosil, že by vláda měla ambice likvidovat paní předsedkyni. S největší pravděpodobností policie a nezávislé státní zastupitelství rozhodlo o tom, že bude stíhána, že bude obžalována. Kdyby toto nebyla pravda, tak přechod pod služební zákon znamená pouze slib a služební hodnocení, které by vláda řešila. Nic víc na roli regulačního úřadu to nemá vliv. Byli jsme jednou z posledních zemí v Evropské unii, neli úplně poslední, která ho neměla. A přece ta debata, která se tu vedla, byla o tom, že služební zákon má odpolitizovat státní službu, že má pomoci úředníkům v tom být nezávislí na politicích. A teď pokud by se tedy šéfka ERÚ, ať už to vůle zákonodárce byla, nebo nebyla, dostala pod tento zákon, tak tu argumentuje tím, že by byla ohrožena nezávislost toho úřadu.

Pokud tomu tak je, z našeho pohledu se pod služební zákon dostala. Otázku je, jestli složí slib. Samozřejmě tady říkám přede všemi, že nejjednodušší a nejčistší by byla dohoda. Pan kolega tady hovořil, že máme dva policejní prezidenty. Nemáme. Měli jsme. Dohodli jsme se, vyřešili jsme to. I tady by pro stát byla nejčistší dohoda. Pokud jí nedosáhneme, lze predikovat, že paní předsedkyně se nepodřídí služebnímu zákonu, bude dál vykonávat svoji funkci a vláda bude činit kroky, které jsou zákonně možné. Bude ji vyzývat, aby se pod služební zákon dostala. Nejčistší řešení, tak jak je dneska vidím, je, a chci o to poprosit jak zástupce koalice, tak i opozice máme do jedné hodiny rozhodnout hlasování. Já jsem dalek toho vás omezovat v právu debatovat, i když Mladá fronta píše, že chci omezovat internet, tak opravdu nemám tu ambici omezovat internet ani omezovat poslance a vážím si každé debaty a každého názoru každého člověka. Chtěl bych poprosit, jestli bychom uměli do jedné hodiny vrátit ten zákon do druhého čtení a tam se k té debatě vrátit. Tam se k té debatě vrátit a já vám do té doby zašlu právní rozbor, proč si myslíme, že právní pozice je v současné době taková, o které tady hovořím. To není pravda. My pouze řešíme to, co ukládá české právo, český zákon. O služebním slibu a o postavení mimo službu, by nerozhodoval pan Postránecký, ale vláda jako celek. Ze zákona je, že rozhoduje vláda nebo pověřený člen vlády. Děkuji. První prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Nemyslím si určitě, že by omezoval debatu, a myslím si, že do jedné hodiny to určitě stihneme. Když se zde hovořilo o novele energetického zákona, tak to byl Úsvit, který tady vystupoval a říkal, že bude problém, že tento problém nastane. Reakce na naše vystoupení a na naše výhrady vůči novele energetického zákona byl ze strany vládních poslanců výsměch, ze strany pana ministra ujišťování, že žádné problémy této novele nehrozí, že vše bude v pořádku a vše bude tak, jak má být. To se nestalo. Teď jsme přesně svědky, že v té novele byl problém, který se dal vyřešit. Dal se vyřešit už před Vánoci. V této chvíli se hovoří o tom, zdali paní předsedkyně Vitásková bude nezávislá, nebo nebude nezávislá.